Ano, slyšíte dobře.

Tedy rok po skončení smlouvy. Takže já... Tady byla nějaká vyšetřovací komise.

Na začátku tam bylo asi sedm firem.

Účelově.

Pokud máte nějaké podezření, obraťte se na policii, na to máte také plné právo, ale neobviňujte tady z něčeho nás z minulosti. Já se vás ptám, zda jednání pana Faltýnka a pana Švachuly, na kterého jste zapomněl a to je člen vašeho hnutí, radní za vaše hnutí zda je považujete za správné a za etické. A zda to, že se tady vydáváte za protikorupční hnutí, zda proti tomu náhodou nemluví ty problémy, které se kolem vašeho hnutí a vašich lidí neustále v poslední době objevují. Ale na moje otázky jste, pane premiére, neodpověděl. Děkuji. Pan premiér bude reagovat doplňující odpovědí. Prosím. A my se nekompromisně zbavujeme všech takových, kteří nalezli k nám a chovají se nepatřičně.

Zeptejte se Čunka, jak to bylo, jak mluvil, ano?

Takže tady se hraje kauza Faltýnek, která neexistuje.

Takže jsme ušetřili 15 miliard a ještě rozsah. Takže já jsem pro. Udělejme znovu komisi bez toho, aby tam byly ty strany, které u toho byly, a nechť se to vyšetří.

U nás je padni komu padni. Připraví se pan poslanec Michálek. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Příklady tří evropských zemí ukazují, že v posledních letech se navíc podstatně prodlužují.

Děkuji za slovo.

Nadále prioritou naší vlády je energetická bezpečnost, dostupnost energií pro občany a modernizace české energetiky i celého hospodářství. Nový jaderný zdroj je dlouhodobý projekt přesahující několik volebních období.

Nevím proč. Finančně je na tom velice dobře, takže klidně to mohl udělat.